Děkuji za slovo, pane předsedající. Za prvé bych chtěl reagovat na pana Bojka. Myslím si, že tady vyhrožování fyzickým násilím skutečně není na místě.

A poslední poznámka k paní Aulické Jírovcové. Naprosto souhlasím s tím, že problém vyloučených lokalit je vážný problém této země.

Nicméně a to je to, co vyčítám tomuto návrhu mám vážné pochybnosti o tom, že tento zákon povede k tomu, že lidé, kteří 20 let nepracovali, začnou pracovat.

Děkuji. Pan poslanec František Kopřiva, připraví se pan poslanec Černohorský.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V poslaneckém slibu je, že poslanec má hájit zájmy všeho lidu, takže ne svého regionu nebo to, co slíbil třeba svým starostům řešit, a tak dále.

To si úplně nemyslím, že by byl důsledek.

Prosím, máte slovo.

Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný, poté paní poslankyně Fialová.

Prosím, máte slovo.

Tak ještě prosím úprava, aby paní poslankyně počkala... Prosím, máte slovo.